Hvala lijepa. Odgovor na repliku, odgovor na repliku. … [[Upadica se ne čuje.]] Dobro, može, ali prije mora biti odgovor na repliku. … [[Upadica se ne čuje.]] Odgovor na repliku gospodin Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, slažem se sa vašom stankom kojom ste pokušali umiriti raspravu u Saboru tako da sam skoro i zaboravio što je meni replicirao kolega Mars. Ali znam da mi je replicirao jedan dio koji se odnosi na naknade, savjetničke naknade i zbog toga optužuje nas saborske zastupnike. Pa bih ga ja podsjetio da je sve odluke koje donosi izvanredni povjerenik, da ih usuglašava na razini vjerovničkog vijeća a to vjerovničko vijeće je u pravilu preslika budućih vlasnika. Prema tome, nisu ta sredstva izdvojili saborski zastupnici iz državnog proračuna već su ta sredstva osigurali dobrovoljno, svojom odlukom odlučili budući vlasnici a sadašnji vjerovnici samoga Agrokora.

Molim vas, molim vas lijepo, ako je tolika želja da se odavdje, neka se to radi. Molim vas.

Hvala vam lijepo. Kolegice i kolege, tražim sukladno Poslovniku članak, vidio vas je gospodin Pupovac, sjednite se. Sljedeća opomena, gospodine Maras vi nemate pravo više govoriti o ovoj točki. OK, hvala vam lijepo. Poslovnika Hrvatskoga sabora tražim stanku u ime Kluba zastupnika SDP-a kako bi se konzultirali oko situacije koju je nastala a za koju je po prvi puta u povijesti jedan zastupnik ovdje u Hrvatskom saboru napadnut zato što je štitio javni novac i javni interes a radilo se o tome da kada sam postao ministar 2011. godine za vrijeme HDZ-ove vlasti, preko 50 milijuna kuna je bilo javnog novca, neiskorišteno u općinama i gradovima koji to nisu iskoristili za poduzetničke zone. I ja sam u nekoliko godina tu uveo red i one koji nisu namjenski sukladno ugovorima iskoristili javni novac hrvatskih građana ja sam taj novac vratio u hrvatski proračun. Na to sam ponosan i tako bih postupio uvijek. I svi su imali mogućnost ispoštovati ugovor, svi su imali mogućnosti uložiti taj novac u poduzetničke zone i to je on na čemu sam ja inzistirao. Nečuveno je da se u Hrvatskom saboru nekoga tko štiti javni interes, proračunski novac, porezni novac građana RH, ovdje napada da je nešto negativno napravio, u prvi mah uopće ne razumljivo o čemu se radi ali ja sam na svoj rad kao ministra ponosan i tako bih napravio uvijek, iza sebe nemam nikakvih repova. I to je ono što želim ovdje poručiti hrvatskim građanima i zbog toga tražimo stanku od 10 minuta. Hvala vam lijepa. A vi imate dvije povrede Poslovnika. Ponavljam, htjeli ste toliko nastupati s govornice, meni nije teško vam dati govornicu na dvije minute iako na to slabo imate pravo ali činjenica da vi ne možete dati ili uskratiti riječ zastupnicima. I za to gospodine Maras da ja nisam tolerantan kao što jesam ste mogli dobiti drugu opomenu i onda ste mogli ići na ručak. Prva povreda Poslovnika, omogućiti ću da se daju te dvije povrede Poslovnika. Prva gospodin Pupovac. Da li smijem ustati? Ali možete i sjediti, kako god hoćete.

Mogu ustati? [[Upadica Radin: Možete.]] Jeste pitali kolegu Marasa mogu li ustati [[Upadica Radin: Možete.]] Poštovani gospodine potpredsjedniče, mišljenjem i odlukom Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav ovoga Sabora a na zahtjev potpredsjednika toga istog odbora i našeg kolege Peđe Grbina rastumačena je odredba Poslovnika na koju se pozivao kolega Maras o kojoj kada se traži stanka i obrazloženje, ne ide se za govornicu, govori se iz klupe. Ovdje to mogu posvjedočiti prisutni članovi Odbora za Ustav i Poslovnik i ovdje je zapravo riječ… Izvolite. Dobro, gospodin Bačić povreda Poslovnika. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, sve ovo što je kolega Pupovac, mogu potvrditi kao član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da je upravo o ovome Odbor za Ustav raspravljao i da je donio odluku koja je u stvari nastavak prakse u Hrvatskom saboru od kada postoji institut stanke, a do je da kada klub traži stanku od 10 minuta za raspravu o točci dnevnog reda, da onda tu stanku u trajanju od dvije minute obrazalaže sa mjesta u kojemu sjedi ovdje u svojoj sabornici. Prema tome u tom smislu nije Gospodin Šuker, povreda Poslovnika. … [[Upadica sa strane: Ne čuje se.]] Dobro. Petrov? Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, ja bih volio upozoriti gospodina Branka Bačića da pročita Poslovnik, čl. 44. iz razloga što je njegova vladajuća većina donosila ovaj Poslovnik.

Ja… Što je bilo? Ja vam se ispričavam ako mislite da sam pogriješio, ali toliko je htio Gospodin Maras, toliko je želio govoriti s ove govornice da sam mu ja dao da govori s govornice jer nisam imao srca, ali ako ste vi u pravo, gospodine Petrov, onda se ispričavam vama i sve to će opet valjda biti na raspravi negdje, valjda na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a onda ćete vi opet reći da taj Odbor ne može reći nešto što ne stoji u Poslovniku i taj Poslovnik inače je nedorečen i to je sigurno.

Kolegice i kolege, evo stanka nam je istekla. Molim vas zauzmite svoja mjesta. Pa ćemo nastaviti sa replikama, sada će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš.

Dobro, osim toga obzirom na svijet kibernetike možda ćemo doma govoriti, ali šalu na stranu moja replika uvaženom zastupniku Bačiću je išla na jednu drugu priču. Ja sam sa kolegom Marojem Langom radila i apsolutno mogu o tome reći sve najbolje i apsolutno tu nema nikakve zamjerke u odnosu na činjenicu. Ja se vraćam na temu, dakle tema je otvorena i raširila se na Agrokor ali nema o tome čime mi raspravljamo da nije Agrokor. No međutim, ja tu imam jednu malu dilemu pa bi bilo zgodno možda to razjasniti.

Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, kad sam govorio o gospodinu Langu, ja sam prije svega govorio o tome kako stranačka zaslijepljenost, isključivost u ovome Saboru kada je HDZ u pitanju ne postoji, da mi danas ovdje branimo ovu odluku pri činjenici da se tom odlukom u Povjerenstvu za fiskalnu politiku imenuje do jučerašnji pomoćnik ministra Slavka Linića, ministra financija i Borisa Lalovca.

Poštovani kolega Bačiću, u svojem izlaganju vi ste pokušali obrazložiti kolegi Marasu o tome koji su razlozi za izbor ovoga člana koji je danas predmet današnje rasprave. Kolega Maras je pritom iskoristio priliku da prozove sve ostale i da ih upozori na manjak savjesti uključujući i zastupnike nacionalnih manjina, uključujući i moj klub. A ja bi ga ovog trenutka pitao odnosno vas da pitate njega, gdje je njemu bila savjest kad je bio ministar i kad se uništavalo malo poduzetništvo i gdje mu je bila savjest kad je novac ministarstva koristio za vlastitu promociju preko jednih dnevnih novina o kojima je bilo jučer riječi na vijeću antikorupcijskom gdje je jedan novinar o tome svjedočio?

Poštovani kolega Pupovac, maloprije kada je isprovociran mojoj raspravom kolega Maras povrijedio i uvrijedio mene osobno, i nakon što mu je kolega Lončar iz vlastitog iskustva naveo neke razloge koji su njega u tom trenutku diskreditirali, zatražio je stanku u ime kluba SDP-a kako bi za ovom govornicom, iako je to trebao sa svog mjesta, rekao kako kolega Lončar nije u pravu i kako stvari stoje posve drugačije. Ja vjerujem da će nakon ovog vašeg istupa i vaše replike i nakon jučerašnje rasprave u Hrvatskome saboru, kolega Maras na isti način reagirati i pokazati i dokazati da to nije točno. Ja bi onda to vaše pitanje proslijedio kolegi Marasu pa neka on na način kako misli da je najprikladnije na tu optužbu odgovori. Ovako, prije nego što nastavimo, pozdravit ćemo učenike II. gimnazije iz Zagreba i Gimnazije Vukovar koju su nam na galeriji gore. [[Pljesak.]] A prije nego što nastavimo, ja bih zamolio sve kolege koji sudjeluju na bilokoji način u obliku replika, odgovora na replika i sve, molim vas, držimo teme. Držimo se teme, vidim da smo odlutali, vidim da su bile i strasti prije malo uzburkane itd., hajd'mo smiriti malo strasti i držati se teme, tema je Prijedlog odluke o razrješenju člana i imenovanju člana Povjerenstva za fiskalnu politiku, da vas podsjetim, to je tema, sve ostalo nisu teme. Znam da ponese čovjeka ponekad i da idemo malo šire ali idemo ipak se suziti na temu. Kolega Bačić, o stručnom povjerenstvu koje ste vi govorili, ja mislim osobno da je to baš stručni povjerenstvo koje naravno su banke vjerovatno i ostali suradnici pronašli stručne ljude. Međutim moram se malo vratiti na malo prijašnje prozivanje gospodina Marasa, mene kako sam ja ušao u Sabor i kako se bavim politikom. Za razliku od njega, ja imam 40 godina radnog staža, naravno, ušao sam preko 2 stranke, ne preko njih ili oni preko mene ili nas, nebitno kako, sa jednim dobrim iskustvom u privredi, dok gospodin Maras je bio ministar sa 2 godine radnog iskustva i to sve govori o njemu da čovjek u našoj državi može biti ministar sa dvije godine radnog iskustva i voditi nekakve državne poslovne politike. Naravno vidimo kako se vodilo tako nam danas jeste. Ja sam svoj radni staž kao čovjek i građanin ove države i poreze platio, prema tome iz poniženja da me neki proziva koji nikada u životu i mogao bi reći vi ste uhljeb SDP-a. Ja nisam uhljeb ničiji.

Povrijeđen je članak 238. znači prvo gospodin Mišić je odgovarao cijelo vrijeme o onome šta sam ja rekao, a ne šta je rekao gospodin BAčić i na kraju me još i uvrijedio. Znači ja koji sam dobio skoro 14000 glasova, gospodin MIšić tisuću i nešto onda on govori kao on je zaslužio biti u Hrvatskom saboru. Dobro, ja vas lijepo molim prosuđujem da nije povrijeđen Poslovnik, ali ja vas lijepo molim da se svi držimo teme, da se držimo teme.

Kolega Mišić, pa ja ne bih tvrdio jeli ili nije gospodin Maras uhljeb i čiji je on uhljeb. Kada bi gledao onako usko stranački i HDZ-ovski onda bi meni bilo i drago da je on ministar jer je bio loš ministar pa onda temeljem toga što je bio loš ministar bila je i loša vlada. Zbog toga smo mi 2015. i 2016. preuzeli odgovornost pobjedom na izborima. Kao građaninu RH žao mi je što nije bio bolji ministar i što nije u onom resoru kojim je upravljao postigao bolje rezultate, ali kažem da je bio bolji ministar on i čitava ta vlada vjerojatno onda mi ne bismo danas preuzeli odgovornost vođenje Hrvatske. A u to jeli on uhljeb ili nije ja doista ne bi ulazio.

Poštovani kolega BAčić, vi ste silno trudite objasniti nam sve ove stvari oko Agrokora, no nažalost tko više u to vjeruje. Vani izvan ovih zidina Sabora je stvarnost okrutnija. Evo jutros sam došao brzim vlakom iz Kutine koji je putovao sat i 30 minuta, prije 30 godina je vozio 50 minuta.

Svi ovi problemi koje mi ovdje spominjemo oko Agrokora, tko zna koliko je ta voda duboka i tko je tu sve kriv. Svi smo krivi za to i mi i vi i svi oni koji se javljaju ovdje su krivi za tu cijelu priču zato što neki propustom dopustili neki su sudjelovali u tome što se dogodilo u Agrokoru, a neki ljudi će zgrabiti velike pare kao što se pokazalo evo sada i u ovim kriznim vremenima da se to dešava.

Kolega Lenart, ja se s vama slažem da činjenica da se Agrokor dogodio nikoga od nas ne može veseliti, dapače, nama mora biti žao što se Agrokor dogodio i najveću odgovornost snosi prva osoba i vlasnik koncerna, ali i svi oni koji su omogućili da se taj problem dogodi. Ali kada se on dogodio kolega Lenart, onda ono što ja tvrdim da je ovaj zakon bio najbolji put spašavanja tog dužnika, ne zbog njega nego prvenstveno zbog zaposlenika i cjelokupnog gospodarskog sustava koji je u velikoj mjeri bio oslonjen na Agrokor. Pitate me tko više vjeruje, vjeruju mu oni koji su najzainteresiraniji, a to su u prvom redu vjerovnici koji će biti budući vlasnici i ja se nadam da vjeruju i zaposlenici koji nisu izgubili radno mjesto lani u ovo vrijeme upravo zbog zakona.

Poštovani kolega BAčić, ovdje se dogodio jedan sukob u sabornici tko je više odgovoran za situaciju oko Agrokora. Hrvatski građani jasno znaju tko je odgovoran. Odgovorni su oni koji su vladali Hrvatskom u cijelom ovom periodu, odgovoran je naravno, vi ste išli prokazati SDP, naravno da je odgovoran SDP ali odgovoran je u manjoj mjeri jel je manje vremena obnašao vlast nego HDZ. A vašu odgovornost ste vi pokazali time jer ste išli gasiti saborsko Istražno povjerenstvo. Ako je Gordan Maras odgovoran za situaciju sa Agrokorom onda smo do toga trebali doći kroz saborsko Istražno povjerenstvo. Ja ga ne aboliram, znači ja smatram da nosi dio odgovornosti, ali zašto ste vi onda išli gasiti saborsko Istražno povjerenstvo.

Kolega Grmoja, i ja i vi smo položili prisegu kada smo postali zastupnicima u Hrvatskom saboru, a to je da ćemo poštivati Ustav i zakone RH. Pa upravo zbog toga što smo na to prisegnuli mi smo to povjerenstvo ugasili jer je njegov rad bio suprotan zakonu. Prema tome, kada je nešto suprotno zakonu onda mi kao saborski zastupnici, a u konkretnom slučaju govorimo o Zakonu o istražnim povjerenstvima koje prestaje radom kada istraga postane pravomoćna. Ja vjerujem u hrvatsko pravosuđe, ono bi moglo biti i bolje, ali, institucije, koje najbolje u ovoj državi, za što su osnovane, provode istragu i one koje pod tim istrazima donose presudu, da će u ovom konkretnom slučaju utvrditi odgovornost svih onih koji su nezakinuto postupali u dijelu, koji se odnosi na ovakvu situaciju Agrokora.

Što nije točno?

Izvolite. I snositi posljedice ako to bude zlouporaba, izvolite. Pa ja sam svjestan da ću snositi posljedice zato što iznosim istinu i ja sam to spreman, ja sam to spreman. Znači kolega Bačić, obmanjuje javnost, kada tvrdi da je istraži postupak oko Agrokora povezan s onim što je bio zadatak istražnog povjerenstva. Ako je kolega Maras svojim nečinjenjem i svojim izjavama odgovoran zato što je Agrokor došao u probleme, to možda nema veze s kaznenom odgovornošću, ali ima s političkom odgovornošću. I mi smo se mislili baviti političkom odgovornošću Vladimira Šeksa, ali on je, vi njega štitile, mi svi znamo zašto, mislili smo se baviti političkom odgovornosti Borislav Škegre, ali vi njega štite [[Upadica Reiner: Hvala lijepo.]] znamo zašto, itd. Kao što sam vam unaprijed odmah rekao, vi ste zlorabili Poslovnik. U čl. 238. o tome uopće nema govora i izričem vam drugu opomenu, drugu opomenu, jer jednu opomenu već imate, prema tome, znate i sami što znači druga opomena. Unaprijed sam vas htio upozoriti da ne činite to, vi ste na tome inzistirali, izvolite. Kolega Panenić je dignuo povredu Poslovnika, koja je točka Poslovnika povrijeđena? Hvala lijepa, pozivam se na članak 238., svojom upadicom ste ometali zastupnike da iznese stajalište vezano za obranu njegovog razloga za povredu Poslovnika. Znači vi niste dozvolili da on objasni, ja bi razumio da je on objasnio, pa da ste nakon toga izricali određeno svoje stajalište, međutim, ovaj način ste išli preduhitriti nešto što, zapravo niste znali što će izgovoriti. To što vi možda promatrate budućnost, to nije razlog da ometate bilo kojega zastupnika. Ja sam dobronamjerno htio savjetovati kolegi da se ne dovedu u ovu situaciju u koju se doveo.

Povrijeđen je poslovnik 238. a moram reći, da bi volio od vas tražiti tumačenje koliko vidim, treba se tumačenje i od odbora, budući da ste vi u isto vrijeme i predsjednik Odbora za Ustav, politički sustav i Poslovnik, pa evo, ja bi tražio tumačenje, da mi rastumačite što znači omalovažavanje zastupnika. Ja bi stvarno volio, možda imamo različite pojmove o omalovažavanju. Za mene je omalovažavanje iznošenje neistine i time rušenje kredibiliteta, dostojanstva i inteligencije saborskih zastupnika, što je napravio gospodin Bačić. Možda za vas omalovažavanje znači nešto drugo, pa bih evo molio da mi rastumačite riječ u Poslovniku, budući da ste predsjednik odbora, vi to najbolje i znate.

Prema tome, omalovažavanje, je vrlo jasno što je omalovažavanje, a ako vama nije jasno, ja vas molim da uputite Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, upit što to znači omalovažavanje, pa će Odbor definirati što to jest. Meni je prilično jasno što znači nekoga omalovažiti, a što ne znači nekoga omalovažiti. Nemamo šta diskutirati dalje.

Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Ivana Vilibora Sinčića, izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bačić, u svojem govoru, prebacili ste odgovornost na ovu meni desnu stranu sabornice, međutim, ja ću samo postaviti pitanje, svima onima koji su obnašali vlast u ovoj dvorani, njihovim kolegama, ministrima, koji nam dođu ovdje zastupnicima. Ako znamo iz Londona, da je barem od 2006. bilo lažiranje izvješća, pitam vas sve, što ste poduzeli kada se 2006. lažirana izvješća? Što ste poduzeli kada su 2007. lažirana izvješća? Što ste poduzeli kada je Todorić 2009. lažirao izvješća? Kada je 2012. lažirao izvješća?, Kada je 2013. lažirao izvješća? Kada je 2014. lažirao izvješća? Kada je 2015. lažirao izvješća?

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Sinčić, uputili ste mi bezbroj pitanja na koje pretpostavljam da vi znate odgovore, pa vam ja na to ne trebam odgovoriti. Ali ako ne znate, ja ću vas podsjetiti da u RH sukladno Zakonu o trgovačkim društvima postoji sustav kontrole i nadzora i revizije poslovanje trgovačkih društva u RH zašto su u RH i u svijetu osnovane tvrtke koje odgovaraju za iznošenje stavova, mišljenja i revizije pojedinih kompanija.

Odgovor poštovanog, a ne, pardon. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče.

Kakvo vrijeđanje inteligencije? Pa tu svaki dan se vrijeđa inteligencija raznih ljudi pa nikom ništa. Pa to je sloboda demokracije da ljudi mogu reći što misle kad i nije istina, kad vi mislite da nije istina, kad ja mislim da nije istina. To ulazi u slobodu demokracije i govora. Nećete dobiti nikakve političke poene nitko od vas sa takvim pristupom stvarima, vjerujte mi. Naravno da nije povrijeđen Poslovnik. Izvolite. Poštovani kolega Bačić, meni je drago da ste potvrdili da ste zadovoljni sa postupanjem Trgovačkog suda i da pozdravljate što je upozorio, zapravo i naredio određene radnje, zatražio određenu dokumentaciju. Ali s time zapravo, što ste i potvrdili? Potvrdili ste da potpredsjednica Vlade, ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta zapravo nije odradila svoj posao. Jer dokumenti i ono što je zapravo tražio sud govore da nije sve postupano kako treba. Ako nisu dostavljeni zapisnici sa sjednica Trgovačkog suda, ako nije dostavljena dodatna popratna dokumentacija za ugovor o ... [[Govornik se ne razumije.]] kreditu, ako nema specifikacije tražbina u sudu, ako se mora dati nalog da se zamjeni član Povjerenstva koje predstavlja vjerovnike koji su isplaćeni, o čemu mi onda govorimo? Govorimo zapravo o netransparentnosti. I drago mi je da Trgovački sud je zauzeo ispravan stav i optužio je sve u tome, da kažemo, tijeku odlučivanja koji su zapravo i potvrđivali da nisu odradili svoj posao. Kolega Panenić, rekao sam da mi je drago da je Trgovački sud donio odluku. Jer to je najbolji pokazatelj da Trgovački sud u Zakonu o izvanrednoj upravi nije sveden na javnog bilježnika, na pukog promatrača događanja u Agrokoru, nego da Zakon o izvanrednoj upravi omogućuje da hrvatsko pravosuđe u svakom trenutku ako ocijeni da se događa nešto suprotno bilo kom od ... [[Govornik se ne razumije.]] zakona na koje se poziva Zakon o izvanrednoj upravi ima pravo reagirati, dapače dužan je pa i poništiti odluku. Ja ne štitim nikakvu nepravilnost u toj tvrtci koja se dogodila, ali i ako se dogodila nepravilnost u radu izvanredne uprave, tu vi nemate pravo izvlačiti odgovornost bilo kog člana Vlade jer je taj postupak koji je napravljen, napravljen je u izvanrednoj upravi koju je imenovao sud. Je li vi to shvaćate, kolega Panenić da sud imenovao izvanrednog povjerenika? Nije ga imenovala Vlada. Vlada ga predlaže, ali ga je sud imenovao.

Poštovani kolega Bačić, iako je vidim da je ovo sve osim rasprave od teme. Jedna stvar koju ste spomenuli i upravo sada o čemu se vodi rasprava je ove navedene intervencije suda. Naime, dosta se u javnosti govorilo kako je to sve pod ingerencijom Vlade.

I mislim da se to jasno pokazalo. Naravno, onda kada sud nije aktivirao, onda se pričalo da sve Vlada stoji iza toga, sada kad se sud aktivirao, sad odjedanput Vlada nešto nije radila dobro, pa sud je to morao riješiti.

Poštovani kolega Čuraj, ono što je bitno, važno i kada se taj Zakon ogoli, onda se može konstatirati prvo da su sačuvana radna mjesta, da je omogućena isplata potraživanja u velikoj mjeri hrvatskim dobavljačima, onim malim 100%, onim većim oko 60% duga odnosno njihovih potraživanja, da je ta tvrtka sačuvana u interesu vjerovnika, da je bivši vlasnik svojim poslovanjem, svojim zaduživanjem odredio strukturu budućih vlasnika, a ne to Vlada, na ne to izvanredni povjerenik, ne to sud, nego bivši vlasnik koji se zaduživao i onda na taj način je odredio strukturu same tvrtke i ono što je važno, da rješavanje problema Agrokora nije koštalo hrvatske porezne obveznike niti državni proračun, a što u startu bilo odmah optuženo. Gospodine Bačiću, sud ne bi imao koga za potvrditi kad ga Vlada ne bi predložila, to znači to je izvanredni povjerenik na prijedlog Vlade odnosno Vladin povjerenik koji svakih mjesec dana treba davati izvješća i to što se vi želite oprati od bilokakve odgovornosti ubuduće da to nije vaš povjerenik, to je vaš povjerenik. Jedna druga Vlada koju ste vi spominjali nije ova Vlada koju vi danas imate, Vladu sa HNS-om ste vi imali već prethodno i pokazale su se njezini učinci kao što će se pokazati ove Vlade učinci i pokazuju se, i sada kada vam sudovi odbijaju prihvatiti mjere. A ono što vam ja moram reći, ta druga Vlada, u toj drugoj Vladi je MOST, i MOST vam je natjerao jer niste bili baš skloni rješavati problem s Agrokorom, to vam je MOST napravio a ja ću vam to kao živi svjedok reći. Zakon je alat, zakon se može koristiti za dobro ili loše, vi ste ga nažalost iskoristili za loše, i za roll up i za konzultantske usluge i za sto drugih stvari a dovoljno vam govori intervencija gospodina Plenkovića sa gospodinom Bandićem koji razgovara sa dobavljačima, krši dogovor dobavljača, dobavljače se ste spominjali kako vi želite pomoći dobavljačima, evo ovako pomažete političkom trgovinom. Kolega Petrov, da govorimo o stvari koje su se odvijale prije 20 godina, još bi ste djelovali uvjerljivo, ovako vi govorite o stvarima koje su se dogodile prije godinu dana i koje ste vi predložili i podržali. I bili predsjednik Sabora. Mislim ne razumijem, dakle vi ste predložili Zakon o izvanrednoj upravi, podržali ste ga i to je djelom i vaš projekt kao i HDZ-a, da izvanrednog povjerenika predloži Vlada a sad to isto rješenje napadate. I još jedna stvar što mi je u svemu tome još frapantna je ta koju ja pojma nisam imao, iako sam bio predsjednik kluba vladajuće većine i u to vrijeme, da ste baš ime i prezime tog povjerenika vi predložili odnosno ga zamolili da se prihvati tog posla. Pa prema tome, mislim, kad mi ovo sve zajedno govorite, ja vam moram reći da mi ne djelujete vjerodostojni koliko god se vi to trudili objasniti meni i cijeloj hrvatskoj javnosti, nakon godine dana nismo zaboravili jer tu sjedimo, neko pamti više, neko manje, neko i piše pa onda se toga svega možemo sjetiti ili čuti od osoba koje su bile direktno uključene u taj projekt.

Nemojte to činiti, ja vas lijepo molim. To što ljudi govore različite stvari s kojima se, ja ću ponoviti, možemo složiti ili ne možemo složiti, po nama jesu istina ili nisu istina, ne znači da je povrijeđen Poslovnik. U tom slučaju doslovno gotovo nitko ništa ne bi mogao govoriti jer različiti ljudi imaju različite stavove pa čak i poglede na istinu. Pa u tome i jest zapravo bit parlamentarne demokracije.

Hvala lijepo na prijedlogu, ne bih. Znači svojim upadicama ili na drugi način ometati govornika, to ste upravo vi opet učinili, trebali ste u vremenu koje je predviđeno za obrazloženje, zapravo cijelo pustiti da gospodin Petrov iznese svoju misao, tek tada ste mogli komentirati da li je on u skladu sa člankom 238. iznosio ono što je htio. Vi ste premašili vrijeme i dobili opomenu od mene. Ne za vrijeme, nego za zloporabu instituta povrede Poslovnika. Ja vas pokušavam uputiti na to dane radite to, ja sam kolegi Petrovu zato čak dao i više vremena da kaže što je mislio ali se nije odnosilo na povredu Poslovnika. Dobro, ali ja molim sve druge, molimo vas, nemojmo, prestanimo s time i nastavimo normalnu raspravu o temi i o točci o kojoj trebamo raspravljati. Pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Ivana Šukera, izvolite. Kolegice i kolege, da je u proteklih godinu dana spominjano ovo povjerenstvo a bilo je prilike za to najmanje 4 puta jer prilikom donošenja izvješća o izvršenju proračuna godišnjeg, polugodišnjeg, prilikom donošenja proračuna i prilikom donošenja rebalansa proračuna se sastaje Povjerenstvo za fiskalnu politiku kao radno tijelo Visokog doma i daje svoje mišljenje o provođenju fiskalnog pravila. Ja nikoga od ovih zastupnika nisam čuo niti jedanput da je spomenuo da Povjerenstvo za fiskalnu politiku je ili nije nešto odradilo. Da se to dogodilo, meni bi ova rasprava danas bila razumljiva. Međutim kad već govorimo o ovome, onda treba krenuti od početka pa vidjeti što je to, tko je osnovao to povjerenstvo, kada, zakon je donesen 2010., povjerenstvo je osnovano na sjednici Hrvatskoga sabora 18. prosinca 2013. i počelo raditi. U njegovom sastavu su sve neovisni stručnjaci. I ja vam moram reći iskreno, kada se to povjerenstvo radilo, tada je bila SDP-ova većina na vlasti, bilo je silne borbe da to povjerenstvo bude radno tijelo Hrvatskoga sabora. Mnogi su htjeli to povjerenstvo staviti pod svoju šapu i na takav način u principu imati oruđe za ratovanje protiv Vlade, protiv ministra financija i ne znam koga. Uspjeli smo se izboriti da to bude radno tijelo Hrvatskoga sabora. I kada pogledate odluku o osnivanju Povjerenstva onda ćete vidjeti da se spominje članak 45. našeg Poslovnika. I kada pogledate razloge i poslove koje treba raditi Povjerenstvo za fiskalnu politiku, onda ćete vidjeti i razmatranje i procjenu primjene fiskalnog pravila, razmatranje i promjenu primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, razmatranje i procjenu fiskalnog pravila utvrđeno u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, o dokumentima koje donosi Vlada, o prijedlogu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenu državnog proračuna. Međutim, vrlo interesantne su dvije zadnje stavke koje kaže razmatranje i usporedba makroekonomskih i proračunskih projekcija s … [[Govornik se ne razumije.]] dostupnim projekcijama Europske komisije u dokumentu koji donosi Vlada RH. I ono što je na kraju vrlo bitno, na što se čak i kolega Grmoja danas pozvao, utvrđenje nastanka katastrofe, odnosno postojanje većih gospodarskih poremećaja. Vidite upravo ove dvije stvari su definirane Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, člankom 4., stavkom 9. i 10. Pa vam tako kaže da se pod katastrofom definira propisom iz područja zaštite o spašavanju ima utjecaj na financijsko stanje države a ne to kako je to netko drugi htio tumačiti. Također, veći gospodarski poremećaj odnosi se na međugodišnji pad BDP-a. E sada kolegice i kolege, da je ovo Povjerenstvo za fiskalnu politiku, koje između ostaloga izvješće se šalje Europskoj komisiji i Europska komisija radi određene procjene, na bilo koji način ocijenilo utjecaj Agrokora na međugodišnji pad BDP-a, onda bi ova rasprava bila danas razumljiva. Međutim, nigdje ni u jednom izvješću se to ne spominje. Prema tome, da li se mi držimo Poslovnika koji smo sami donijeli ovdje? Da li bi bilo bolje da smo danas raspravili o tome što taj Zakon o fiskalnoj odgovornosti nama kao zastupnicima pruža priliku da preko Povjerenstva za, preko Povjerenstva za fiskalnu politiku, kao radnog tijela Sabora i njihovog mišljenja kada raspravljamo o proračunu, djelujemo kao saborski zastupnici, onda bi to bilo razumljivo. Druga stvar koja se danas želi prešutjeti a to je da mi predlažemo kao vladajuća većina na čelo tog povjerenstva čovjeka koji je u protekloj Vladi SDP-a bio pomoćnik ministra. Zar to ne ukazuje na to da baš neće moći s njim netko manipulirati kako hoće? Nego smo naprosto poštivali odluku i želju HNB-a, jer ga oni predlažu kao svog stručnjaka da dođe na to čelo odbora sa ostalim četvoricama kolege koje imaju izuzetno snažan stručni pedigre da tako kažem. Mi smo danas svojom raspravom dezavuirali znanost u RH. Dezavuirali znanje i dezavuirali neke ljude koji su nešto u svom profesionalnom životu napravili. Dezavuirali smo instituciju koju smo mi sami osnovali. I onda kakvo mi mišljenje kao saborski zastupnici šaljemo građanima RH o sebi i ovom Visokom domu? Kako će se osjećati ovih 5 kolega i kolegica ekonomista sa sjajnim profesionalnim životopisom i karijerom, kako će se oni osjećati nakon ove današnje rasprave? Kako će razmišljati i promišljati, u što su otišli silni sati njihove rasprave i materijali koji su poslani u ovoj Visoki dom? I budimo sigurni kolegice i kolege, evo žao mi je što nema kolege Lalovca ovdje, ali sigurno da ni njemu a ni njegovom prethodniku Liniću se nisu sviđala pojedina, ocjena Povjerenstva za fiskalnu politiku oko provođenja fiskalnog pravila. Ali da smo mi željeli danas stvarno raspravljati o ovom povjerenstvu i o ovom radnom tijelu, našem radnom tijelu, ne radnom tijelu nekoga izvana onda bi prije svega morali pročitati Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Morali bi odgovoriti sebi na neke pojmove što je to europski semestar, što je to fiskalno pravilo, što je ovo što razmatra ovo Povjerenstvo za fiskalnu politiku i da li nama kao saborskim zastupnicima, osobito onima kojima financije nisu bliže područje rada i bavljenja da li ona stranica i pol, dvije, tri, kako kada njihovog teksta i mišljenja može pomoći u raspravi da i mi prosudimo da određene stavke, određena politika koja se vodila i provodila, određeni način korištenja sredstava baš nije bio onakav kakav je trebao biti nego je možda mogao biti kvalitetniji i bolji. Zato je to tijelo osnovano, upravo zbog toga da pomogne nama saborskim zastupnicima. I zato smo se mi koji smo razmišljali i promišljali cijeneći ovaj Visoki dom borili da to bude radno tijelo ovoga Visokog doma, ne da to bude radno tijelo bilo koje institucije. I ne može niti uz puno poštovanje predsjednica odbora ili predsjednik odbora prije ne može uopće utjecati na te ljude. Jer ti ljudi imaju takvu profesionalnu karijeru, imaju takav profesionalni status, imaju takav ugled u znanstvenoj zajednici u RH da na njih ne može utjecati predsjednik saborskog Odbora za financije. Jer kada bi to bilo tako onda bi oni naprosto … [[Govornik se ne razumije.]] Druga stvar, kada je bilo raspravljanje o imenovanju kolege Žigmana na čelo HANFA-e, pa zašto onda nikada nije spomenuo je ti nisi radio dobro na čelu Odbora za fiskalnu politiku, ako je to tako kao što se danas priča? Zašto nitko kada su krenuli problemi u HANFA-i nije, i s time ću završiti, pitao zašto nije stavljeno, zapravo problemi o Agrokoru zašto nije stavio na dnevni red Izvješće HANFA-e za 2014., 2015. moglo se tu raspraviti i potegnuti neka pitanja. I kolegice i kolege, danas je puno bilo priče o Agrokoru, moj profesionalni život me naučio da nikada poslovne događaje ne izvlačim iz konteksta vremena i prostora i da ne raspravljam o nečemu o čemu nemam cjelovitu informaciju, međutim ono što je evidentno, a to je da po revidiranom financijskom izvješću gro i najjače zaduživanje Agrokora su nastalo u periodu kraj 2011., 2014. Kada pogledate eksploziju mjenica preko factoring društava vidjet ćete koje su to godine. I ne pada mi na pamet nikoga optuživati jer ja mislim da neke kolege poznajući se kao profesionalce da su znali za neke stvari da bi reagirali, bez obzira što su kontra političkih opcija. Ali naprosto u tom vremenu se dogodile te stvari. Da li je tada neko postavio pitanje Povjerenstvu za fiskalnu politiku? NIje. Jer nažalost danas mnogi ovdje raspravljaju da nisu pročitali odluku o osnivanju povjerenstva, ne znaju čak ni da je to povjerenstvo osnovano sukladno članku 45. Poslovnika o radu Hrvatskog sabora i ne znaju da je to povjerenstvo vezano Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Ja vam moram reći da Zakon o fiskalnoj odgovornosti kada je donesen 2010. je bio poprilično revolucionaran, a pročitajte ga pa ćete vidjeti zašto. Jer on proziva one koji prekorače proračunske stavke mimo onoga što je donio ovaj Visoki dom i temeljem toga moraju ponuditi ostavku predsjedniku Vlade. To je bila jedna točka koja je vrlo sporna, ali niko to ovdje nije pročito i niko danas o tome ovdje ne govori, a to je ono što nije dobro. Šaljemo krivu poruku o sebi kolegice i kolege.

Poštovani kolega Šuker. Prije svega mi ovdje raspravljamo o imenovanju člana Povjerenstva za fiskalnu politiku koji dolazi na prijedlog HNB-a.

Mislim da je ako smo željeli o nečem raspravljat mogli smo onda upravo o tome i da treba zbilja javnost reći šta se ovdje radi. dakle koristi se jedno radno tijelo za nametanje tema koje nisu na dnevnom redu.

Mi se ovdje ne držimo pravila koja smo sami donijeli. Ne može. I mi to ne prihvaćamo i ne poštujemo. E sada si možete misliti kako ljudi razmišljaju i promišljaju, traže od nas da poštujemo zakone, a oni se ne drže pravila koji su sami donijeli. Bilo bi danas daleko bolje da smo koristeći pojedina tumačenja Zakona o fiskalnoj odgovornosti možete otvoriti. Demokratsko je pravo da se otvore sva pitanja i to uopće nije sporno, ali da mi da uopće ne raspravljamo o onome što je meritum stvari, nažalost šaljemo lošu poruku o sebi, pa možemo misliti što god hoćemo ali je to tako. Dakle danas je ovdje meritoran Zakon o fiskalnoj odgovornosti i da se neko pozvao na članak 4. stavak 9. i 10. i na temeljem toga počeo govoriti o nečem drugom ja bi razumio, našao je tu prostora pa neka priča o tome, ali to niko nije napravio, a mi moramo raspravljati upravo na takav način. Kolega Šuker vi ste, a to je vjerojatno dogovoreno u macanovoj radionici da se spominje 2011., '13. ili '12. kao neko vrijeme ekspanzije zaduženja Agrokora, ali zaboravljate da je vaš ministar upravo bio tamo ministar Marić taj koji je ta zaduženja pravdao, pisao obrazloženja i tražio da se ulaže i ruske banke koje su davale kredite i obveznice koje je Agrokor prodavao sve je to pripremao ministar Marić. Tako da nemojte to zbilja nije korektno i rekao bih nema veze sa ičim. Znači ako je neko trebao znati onda je to trebao znati ministar Marić koji je na tom poslu tamo tada radio. Ali pustimo to na stranu, ja ono što inzistiram i tražim i zanima me vaše mišljenje, da li mislite da bi bilo bolje da ta institucija bude neovisna na njome ne predsjeda stranački čovjek i da vodi sjednice tog odbora. Vi dobro znate da ja nisam čovjek kojem neko piše govore, to dobro znate sve ove godine, prema tome nemojte se vaditi s tim. Druga stvar kada me već povlačite za jezik, kada već povlačite odgovornost kolege Marića, tko je dva puta mijenjao Zakon o HANFA-i, tko je mijenjao Zakona o preuzimanju trgovačkih društava, tko vas je s ove govornice upozoravao da to ne radite? Marić je u to vrijeme bio zaposlenik Agrokora. Ali ovdje govorimo o nekakvoj drugoj odgovornosti, istina je da u vrijeme vaše vlade je nastalo ovo zaduženje koje je Agrokor bacilo na koljena, to je istina koju ne možete, to je na kraju krajeva revidirano financijsko izvješće. Ali ja se ne želim baviti s tim kolega Maras. Danas je tema Povjerenstvo za fiskalnu politiku i ovo sve što govorite imali ste priliku napraviti 18. prosinca 2013., međutim tada vas vrlo interesantno nisu smetale neke stvari.

Evo ja ću se vratiti na meritum, a to je Povjerenstvo za fiskalnu politiku i članstvo i pojedine članove. Dakle ovo što piše u samoj odluci o osnivanju Povjerenstva za fiskalnu politiku kaže se ko čine i ko su članovi tog povjerenstva. Dakle šest članova iz institucija i to članovi koji predstavljaju Državni ured za reviziju, Ekonomski institut Zagreb, Institut za javne financije, HNB, Ekonomski fakultet i pravne fakultete. Ono što još treba reći da u samoj odluci u članku 3. piše da su osim predsjednika ili predsjednice u trenutku imenovanja, a niti u prethodne tri godine te za vrijeme članstva u povjerenstvu ti članovi ne smiju biti članovi političkih stranaka. Dakle tada se isto tako pazilo da ti ljudi kvalitetni ljudi budu neovisni i da mogu donositi sudove i procjenjivati sve ono što radi bilo koja vlada i bilo koji ministar financija. Ja kao predsjednica imala sam već sedam zapisnika i sedam sjednica i ono što je važno da u tih sedam sjednica zaista se vrlo detaljno raspravljalo o svim činjenicama i svim događanjima koja su se događala tijekom ovog razdoblja, a događalo se puno toga, počevši od donošenja proračuna prošle godine pa nakon toga svih promjena poreznih zakona itd. Sve procjene koje su se radile i kako će svaka ta promjena utjecati na jedinice lokalne samouprave, na građanstvo, na porezne obveznike i ostalo. Ničim se tada i ubuduće dok budem na čelu tog povjerenstva neću i ne smijem stavljati u ulogu onoga koji će kočiti na bilo koji način profesionalnost i neovisnost svih ostalih kolega. Raspravljali smo na svim tim sjednicama i o stanju u zdravstvu u HZZO-u, raspravljalo se o korištenju sredstava EU, o utjecaju pojedinih tvrtki na gospodarstvo Hrvatske, prema tome o zapošljavanju i svemu ostalome što se može iščitati iz svih naših zapisnika i mnogi smo bili u pojedinim stvarima vrlo i kritični, ali smo isto tako razmišljali na način kako pomoći u određenoj situaciji i procijeniti da li je Ministarstvo financija predložilo zadovoljavajuće rješenje. Pri tom kada govorimo o samom povjerenstvu onda moram ponovno isto tako upozoriti da povjerenstvo prvenstveno je procjenjivalo primjenu fiskalnog pravila, a to znači da rast rashoda ne može biti veći od rasta BDP-a. Pitam se zbog čega sva prethodna povjerenstva kada je deficit države bio i javni dug puno veći i kada je srljao i nebulozne dubine kako tada se nije niko sjetio s one strane pitati što to povjerenstvo radi i koliko je stručno. Dakle smatram da na ovaj način kada nismo dovoljno kritični prema svima ostalima onda moramo propitivati sami sebe da li je to što govorimo dobro. U ovom razdoblju prvi put je suficit državnog proračuna postignut 0,8% BDP-a dakle nominalno 2,7 milijardi kuna. imamo smanjivanje javnog duga i smanjenje deficita, racionira se sa rashodima, racionira se sa troškovima kamata, procjenjuju se učinci svega ostaloga, restrukturiraju se neke tvrtke itd. i u tim uvjetima kada postižemo uštede, a u isto vrijeme saniramo određene gubitke koji su nastali u zdravstvu i smanjujemo cjelokupni deficit, onda se propituje da li neko povjerenstvo i da li neki predsjednik tamo nešto radi li ne radi. Umanjuje se vrijednost svih tih neovisnih stručnjaka koji unutra propituju zajedno što se događa i na koji način funkcionira državni proračun, kako funkcioniraju izvanproračunski korisnici i gdje možemo postići boljitke. Zato ovdje držim da gospodin Lang koji je predložen ispred HNB-a da bude član ovog povjerenstva itekako će kao neovisni stručnjak doprinijeti našoj kvaliteti rada, a isto tako svi stručnjaci koji su zajedno ovdje trenutno u ovom povjerenstvu su dali itekako izuzetan doprinos u ovom periodu svoga rada. Prema tome, ne želim na bilo koji način umanjiti vrijednost nikoga, ali kažem zbog čega određene osobe nisu propitivale provjeru i primjenu fiskalnih pravila kada je državni proračun bio na dnu. Prema tome, sada osjećamo itekako velike i važne pomake kada udio javnog duga treba pasti ispod 70%, a neki se na taj način usuđuju uopće govoriti o tome kako se ništa ne radi i ništa ne postiže, a time se omalovažava napori i Vlade, a na kraju krajeva i nas ovdje saborskih zastupnika. Mislim da ću samo, mislim oko neke, ajmo reći, benigne stvari se napravila rasprava koje je otišla u krivom smjeru. Dakle, danas raspravljamo o Povjerenstvu za fiskalnu politiku odnosno zamjeni člana koji je zbog nespojivosti funkcija podnio ostavku na to mjesto. Dakle, gospodin Žigman koji je bio tamo imenovan ispred HNB-a, HNB je predložila tijekom mjeseca ožujka novog člana, gospodina Langa i to je meritum danas što radimo. Samo Povjerenstvo za fiskalnu politiku, ja ću sada pročitati koje su njegove osnovne zadaće. Dakle, razmatranje i procjena primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, o prijedlogu državnog proračuna i financijskih planova izvan proračunskih korisnika državnog proračuna za proračunsku godinu i projekcija slijedeće dvije godine. Razmatranje i procjene primjene fiskalnog pravila utvrđenog Zakonom, opet istim, u prijedlogu izmjena i dopuna iz tog proračuna i ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. Ponovno razmatranje i procjena primjena fiskalnog pravila utvrđeno Zakonom, odgovornosti i u prijedlogu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna itd., itd.

Dakle, mislim da je vrlo jasno koje su ingerencije, zadaci samoga Povjerenstva i danas ovdje smo puno toga čuli i puno tome pričali što uopće nije ni tema ovoga dnevnog reda. Ona možda je bitna, ali je svakako mislim bitnije da se držimo i samog Poslovnika i pravila i onoga što je jer time zapravo umanjujemo samu bitnost ove točke dnevnog reda i tako možemo imputirati nešto na samo Povjerenstvo što nije njegovo odgovornosti dat ljudima neko breme koje zapravo nigdje njima nismo propisali da ga nose. Stoga mislim da je drago zapravo čuti da ima tolika rasprava oko nečeg manje-više što se svi slažemo oko zamjene, koja nije čak ni u ingerenciji ovdje većine, nego ovlaštenog drugog tijela koje predlaže, ali kažem još jednom, rasprava je zbilja otišla u smijeru koji možda je medijski interesantan i to možda je najveća razlog zašto smo pričali danas o Agrokoru, ali zbilja poveznica, ja ne mogu nikako vidjeti niti iz ovlasti Povjerenstva, niti u samom Zakonu o fiskalnoj odgovornosti koji je zapravo sam po sebi osigurava fiskalnu i odgovornost i transparentnost, odnosno utvrđivanje i projekcija kao državnog proračuna van proračunskih korisnika, tako jedinica lokalne samouprave i naravno i uvela izjavu o fiskalnoj odgovornosti odgovornih osoba.

Sad imamo završnu riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Javio se poštovani Ivan Vilibor-Sinčić. Nema ga, gubi pravo na raspravu, a u ime Kluba zastupnika SDP-a završno će govoriti poštovani zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Na kraju rasprave koja je bila na trenutke i dosta burna i izazvala je određene emocije, ja moram reći da ćemo mi podržati prijedlog izbora gospodina Langa za mjesto koje ga predlaže Odbor za financije Hrvatskog sabora, ali još jednom moram upozoriti da iako evo, neki zastupnici zamjeraju, a pretežito se radi o zastupnicima HDZ-a što smo otvorili raspravu koja je opravdana i koja je, ja bih rekao, i tražena od hrvatskih građana, a to je da upozorimo na određene fiskalne rizike u budućnosti vezane uz Agrokor i netransparentno ponašanje Vlade RH oko Agrokora. Mi od takvih rasprava ne možemo niti ćemo odustati jer imamo odgovornost, pa i ja osobno kao zastupnik u Hrvatskom saboru, bez obzira što je ta moja rasprava, a to su danas mogli vidjeti i građani RH izazvala čitavu salvu napada na mene i na Klub zastupnika SDP-a zbog toga što smo se usudili, pazite što, upozoriti na ono što je očito, a to je da je kompromitiran postupak u Agrokoru, da su određene tvrtke pod okriljem potpredsjednice Dalić i premijera Plenkovića zaradile milione kuna i mogu samo ovdje reći da nas neće to niti obeshrabriti niti ušutkati i da ćemo mi bez obzira što vladajući ne pune uopće točke dnevnog reda u Hrvatskom saboru, što prijedlozi Vlade ne dolaze, što su relativno, ajmo to tako reći, sjednice ostavljene bez kvalitetnih prijedloga koji dolaze i bez ikakvih prijedloga koji dolaze od hrvatske Vlade. Umjesto da vladajući dnevni red napune sa točkama koje je podnijela opozicija jer se po prvi puta desilo u hrvatskoj povijesti da na dnevnom redu Hrvatskog sabora ima više točki koje je predložila opozicija u Hrvatskom saboru, nego što je predložila Vlada RH. I danas imamo sjednicu sa jednim imenovanjem i jednom točkom opozicije koja evo, će završiti kako će završiti, bez glasanja i hrvatski građani moraju biti toga svjesni da se u Hrvatskoj ništa ne radi, da je premijer Plenković kao Vlada, da ne radi gotovo pa ništa, a on je zadovoljan sa svojom Vladom i ne bi ništa mijenjao. Znači, ta je vlast svrha sama sebi i trajati će do zadnje stotinke mandata, kako je to Ustav predvidio bez obzira da li imala većinu 76, 77 ili više zastupnika i ja bih rekao da je to vrlo loša poruka našim sugrađanima, ali ono što mi kao opozicija možemo, možemo ovdje govoriti, boriti se za svoje stavove, iskazivati neslaganje sa time da institucije ne rade, a Povjerenstvo za fiskalnu Hrvatskog sabora odgovornost uopće, ja bih rekao, nema ulogu u društvu koje bi trebalo i ono što mislimo da treba promijeniti taj Zakon, da to treba biti zasebno tijelo koje će biti lišeno utjecaja politike, odnosno da predsjednik, rekao je gospodin Bačić, to sve nestranački ljudi. Ali predsjednik tog povjerenstva je stranačka osoba, on koordinira grad, određuje ritam, otvara teme, a to je gospođa, kolegica iz HDZ-a gospođa Perić, koja kao predsjednica odbora ima tu dužnost sukladno zakonu. Znači to treba mijenjati, treba voditi računa o onome što se dešava u Hrvatskoj, treba upozoravati, na potencijalne financijske rizike i mi to moramo ovdje otvarati, sviđalo se to ljudima iz HDZ- a ili ne, koji onda, kažem, posegnu i za osobnim napadima i po prvi put se desilo u Hrvatskoj povijesti parlamentarizma da vas napadnu zbog toga što se ponašate fiskalno odgovorno, odnosno, da brinete o novcima javnih i poreznih obveznika. Znači ljudi koji traže da se poštuju ugovori i ona sredstva koja su građani dali da se investiraju kroz jedinice lokalne samouprave ukoliko nisu investirali, normalno da novce te moraju vratiti u hrvatski proračun. I mene se kao zastupnika, ovdje čak i na osobnoj razini zbog toga napada. I to je to o čemu moramo ovdje govoriti i o čemu se mora u Hrvatskoj provesti rasprava i promijeniti stav. Znači ne može se raditi šta se želi i ne može se raditi na HDZ-ov način, kao što se to radilo do sada. I ja mogu samo obećati hrvatskim građanima, da bez obzira na osobne napade, ja od svog stila rada i njihovog zastupanja neću odustati. Ja isto plediram na to da ne bude osobnih napada i to nije u redu osobno da bilo tko koga napada.

Ustava RH i članka 172. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani zastupnik Ivan Pernar, izvolite.

Uvažene dame i gospodo, mi smo predložili izmjenu Zakona o sudovi, iz jednog vrlo jednostavnog razloga.

Zašto? Zato jer suci po trenutnom Zakonu o sudovima, ne odgovaraju za štetu. Ako ja kao saborski zastupnik kažem neku riječ, a moj je posao da govorim, a od te riječ, netko smatra da mu je naštećeno, kao npr. Aleksandar Stanković, koji je dobio 50000 kn od mene zbog toga i s druge strane ako imamo situaciju, gdje svaka druga profesija, gdje ako netko nešto napravi, mora odgovarati za štetu. Npr. hipotetski, kolega Saucha, ja vjerujem recimo, tj. nadam se da vi niste krivi. Međutim, ako vi jeste krivi, vi morate odgovarati za štetu koju ste napravili, ne netko drugi umjesto vas. Ali, u slučaju sudaca, koji sude nezakonito i nepravilno, država je ta koja odgovara za štetu koju oni čine. Drage dame i gospodo, trenutni članak Zakona o sudovima, 105. koji želimo izmijeniti glasi ovako, članak 105. stavak 1. RH odgovara za štetu koju stranci u postupku nanese sudac svojim nezakonitim ili nepravilnim radom u obnašanju sudačke dužnosti. E, sad, netko će reći pa dobro gospodine Pernar, zašto je to problem, ako naknadno država može potraživati od suca taj isti novac. Pa problem je u tome, što je jako teško dobiti spor protiv države, jer kada vi tužite državu, tada je sudac zaposlenik države koju vi tužite. Znači sudac predstavlja državu, puno je lakše dobiti sudski spor protiv NN osobe neke, nego protiv same države.

Zakona o sudovima, sudac odgovara za štetu koju nanese stranci u postupku svojim nezakonitim ili nepravilnim radom u obnašanju sudačke dužnosti. Vlada nažalost, odbacuje, odnosno, Odbor je saborski odbacio naš prijedlog iz kojih razloga? Pa zato jer ovaj trenutni sustav, štiti korumpirane suce. Vi ako, ako je vama nanesena šteta, čak i da vi imate dokaz da je sudac nezakonito sudio ili šta već, vi ga ne možete tužiti za štetu koju vam napravio. Ali, ako vam recimo zubar upropasti zube svojim nesavjesnim radom ili doktor, ili bilo koja druga profesija, automehaničar, vi njega možete tužiti. Međutim, u slučaju sudaca, suci su u Hrvatskoj, dame i gospodo svete krave. I postavlja se pitanje do kada će to tako biti i s druge strane, može li društvo u kojem su suci imuni na takav način ići ikada naprijed. Još jednu stvar bi htio reći, ja kao zastupnik moram odgovarati, tj. mogu odgovarati za štetu, materijalnu pred općinskim sudom, može me bilo tko tužiti za ono što sam rekao. I reći imao sam duševne boli, itd. Međutim, sudac koji vam napravi štetu, on je zaštićen od tih građanskih postupaka, zbog čega? Ja ne vidim u tome logike. A netko će reći je, ali onda bi se ljudi bojali biti suci. Prijatelju, ako nisi spreman preuzeti rizik, odnosno ako nisi spreman pošteno suditi, nemoj se baviti tim poslom, recite čujte, ja se bojim da su odluke koje bi ja donosio nezakonite ili kakve god već, ja ne želim raditi taj posao, pustite poštene suce da rade svoj posao. Ako se ovaj prijedlog zakona ne napravi, bilo tko tko je oštećen od suca, ne može mu jednostavno ništa. Ja sam imao slučaj gdje me sud osudio a da nisam kriv i završio sam u blokadi, jučer sam za to saznao. A zbog čega? Ja pošaljem na CD-u snimku cijelog događaja, na snimci se vidi ja ne ležim pod vratima nego stojim sa strane. Stojim sa strane, dame i gospodo. I kažem policiji, evo gospođa je tu invalid, deložirajte ju slobodno ali ja ću ovo snimiti da cijela javnost vidi. Međutim sudovima smeta to što mi snimamo deložacije. I nedavno sam isto osuđen na Krku, to je riječki sud me osudio, isto ja mislim na 2000 kuna za ometanje ovrhe. Ja u žalbi navedem ali ja nisam ometao ovrhu, ja sam samo snimao postupanje.

Može se samo jednom žaliti. I kad je bila iduća deložacija na Krku te obitelji, što se dogodilo? Došla je sudska ovršiteljica i rekla je gospodine Pernar, maknite se odavde, a ja njoj kažem ali gospođo, ja stojim sa strane, ja vam nikako ne smetam u vašem poslu, vi radite svoj posao, ja samo snimam. Ona kaže na to vi smetate mene svojim snimanjem. Znači ono što je ona htjela reći je da javnost ne smije znati ono što se događa i to postoji na snimci, njene riječi se čuju. Nevjerojatna misao. A po Ustavu navodi postoji cenzura, navodno postoji sloboda ali kao što sam rekao, u praksi je nema. Deložacije su skrivena tema o kojoj se ne smije govoriti i one su razlog zašto Živi zid uopće je i ušao u Sabor. Ali nije stao samo na deložacijama. Naš cilj je reformirat pravni sustav na način da se svi suci korumpirani koji oslobađaju kriminalce, da se jednostavno maknu. Mora država stvoriti novi instrument s kojim bi to napravila. Ove izmjene Zakona o sudovima su početak kraja sudačke samovolje. I ponavljam, moj posao je da pričam ako ja odgovaram za svoju riječ, onda neka i sudac čiji je posao da sudi, isto odgovara za presude koje je on napravio. Ali kao što znate, naša zemlja je korumpirana zemlja i ja se sjećam kad je bila kampanja za ulazak u EU, tada su nam govorili u medijima da će EU riješiti problem korupcije u Hrvatskoj, kao mi smo sad korumpirani, pa kad uđemo u EU, bit ćemo manje korumpirani. Međutim što se dogodilo? Ne znam da li znate, ali po indeksu korupcije, Hrvatska je pala naniže od ulaska u EU. Znači mi smo korumpiraniji danas nego smo bili kad smo ušli. Što znači da korumpirane elite iz Bruxellesa i korumpirane elite iz Zagreba s Markovog trga, rade zajedno i uništavaju naš narod. Pa zato se ljudi na kraju krajeva i raseljavaju jer ne vide budućnosti u našoj zemlji. Taj politički sustav ne bi mogao opstati kad bi pravosuđe bilo pošteno. Npr. bila je presuda Ivi Sanaderu i HDZ-u i odjedanput iako je presuda pravomoćna, a kaže Ustavni sud više nije pravomoćna, mi je rušimo. I više Sanader ne mora biti u zatvoru, više HDZ ne mora vratiti u državni proračun 21 milijun kuna ili koliko već su isisali preko Fimi Medie iako je nesporno, znači evo dragi ljudi, znači na sudu je nesporno utvrđeno da je novac iz državnih poduzeća uziman, daje uziman u firmu Fimi Media i da je Fimi Media dalje kanalizirala taj novac HDZ-u. ali HDZ to ne mora vratiti. Robert Ježić, koji je na suđenju Ivi Sanaderu rekao da je dobio 5 milijuna eura mita koje je trebao opet dalje proslijediti Sanaderu, njega je sudac, tj., on je rekao sucu da, ja vratiti tih 5 milijuna eura. Ali on ih nikada nije vratio. Do današnjeg dana, dame i gospodo, 5 godina, 5 milijuna eura mita on nije vratio u proračun. Pa zamislite evo gospođo Strenja-Linić, pa vi da ste dužni 5 kuna za režije, pa vas bi ovršili, blokirali bi vam račun na iznos od 700 kuna. A zamislite ovaj paradoks, da ste rekli na sudu uzela sam 5 milijuna eura mita, da ih proslijedim ne znam kome dalje, i da ih ne vratite, ništa. Kakvi su to suci? Kakvo je to pravosuđe i kakvi su to na kraju krajeva zakoni? To su pitanja koja si hrvatska javnost mora postaviti. A znate zašto? Pa zato jer su mediji njihovi, mediji ne žele da vi razmišljate o tome kad će Robert Ježić vratiti 5 milijuna eura mita u proračun. Ili kada će HDZ vratiti 21 milijun kuna koje su isisali iz državnih poduzeća, o tome se ne razmišlja. Gura se sve u zastaru. Što znači da HDZ nikad neće vratiti te novce uvećane za kamate, niti će Robert Ježić vratiti 5 milijuna eura mita. I onda zbog tog i takvog nefunkcionalnog pravosuđa se dogodilo da smo izgubili spor sa MOL-om kad smo imali arbitražu INA-MOL, a rekao je ovaj sudac veli gospodo, mi ne vjerujemo da je ovaj primio 5 milijuna eura, zašto, pa lova nije vraćena. Te je ovaj stvarno izvukao 5 milijuna eura iz vreće i stavio na stol, evo to je taj nova, to bi izgledalo uvjerljivo, mi bi onda vjerovali vama u presudu, ali ovako kada i kaže, ne samo da nije 5 milijuna eura mita vratio nazad u proračun, nego je hrvatski sud, na kraju oslobodio Sanadera, srušio tu presudu. I onda kaže arbitražni sud, strani, pa vi sami ne vjerujete u tu presudu, a očekujete od nas, da argumente, odnosno, teze koje u njoj iznosite, mi prihvatimo. Ne znam do kada će ovo ići ovako dame i gospodo, ne znam do kada će Hrvatska biti leglo korupcije, ne znam do kada će se mladi ljudi iseljavati iz zemlje, ne znam do kada će ljudi raditi za 3000 kn, ne znam, dal itko namjerava zaustaviti suce koji oslobađaju ubojice. Na nevjerojatne izlike, kaže čovjek, veli ja sam ima nesvjesticu, ono sinkopa. Ja vozim auto, u autu ubijem 5 ljudi, kažem, čujte imao sam sinkopu. Sud me oslobodi, nije kriv.

Nekada su znali govoriti da su pravo i pravda dva odvojena pojma. Pa u Hrvatskoj definitivno jesu. Ali, nema u Hrvatskoj niti prava niti pravde. Sam sam doživio ovrhu i blokadu, sam sam bio lažno presuđen od suda i zamislite recimo, da ste vi, što su sve mediji o meni govorili, nikada nikog nisam tužio za jednu kunu. Ali, mediji će vam reći, tko je najveći problem, koja je navjeća opasnost za Hrvatsku, jesu li to oni koji su ih upropastili? Jesu li to oni zbog kojih se mladi ljudi u autobusima i avionima iseljavaju iz zemlje. Jesu li opasnost za našu zemlju oni koji su ugasili stotine tisuća radnih mjesta? Jesu li opasnost za našu zemlju oni koji kupuju avione, vojne za 3 milijarde kuna, dok nema lijekova za liječenje bolesne djece? Ne. Ako otvorite bilo koje dnevne novine, danas ili sutra, vidjeti ćete da je najveća opasnost i najveća prijetnja za ovu državu Živi zid, Ivan Pernar, Ivan Vilibor Sinčić. Nekad spomenu i kolegu Bunjcu, nekad kolegicu Vladimiru Palfi. Mi smo ljudi najveća opasnost, mi smo najveći zlikovci u ovoj zemlji. I ja vas pitam, odnosno, što vam hoću ukazati. Mi nemamo samo problem političke korupcije na najvišoj razini i sudske korupcije. Kompletni medijski sustav je korumpiran duboko i ta 3 sustava su međusobno povezani. Oni jedan drugog podupiru i štite. Tko to zna? Moja je iskrena želja da se nešto promijeni, da se pravosuđe ovo transformira i da se ustroji jedan normalan sustav, gdje će kriv čovjek biti kriv, a nedužan biti nevin. Ponavljam, iako je ubio ljude, Horvatinčić je oslobođen, a ja iako nisam ometao deložaciju sam proglašen krivim i meni je ovrhom naplaćena kazna. S druge strane, Robert Ježić, koji je uzeo 5 milijuna eura mita, do današnjeg dana ih nije vratio i on se smije. I kada ih je pitala novinarka jedna, pitala ga je gospodine Ježić, kada vi mislite vratiti tih 5 milijuna eura? Ovaj sustav se smije svima nama, on nam se ruga, i on nam kaže slijedeće, ako ste počinili ozbiljnu stvar, ako ste nekog ubili, biti ćete oslobođeni. Ali, ako se borite protiv tog korumpiranog sustava, onda čak i ako niste krivi, za minarnu stvar ćemo vas proglasiti krivim i ovršiti vas se i blokirati. To je dame i gospodo, politika ove vlade. Ivo Sanader i HDZ sloboda, a Ivan Pernar kriv. Eto. Kakvu korist mi kao društvo od njega imamo? I upravo iz tog razloga sam dao prijedlog ovih izmjena zakona, da suci moraju, odnosno, da suci mogu odgovarati za štetu koju nanesu stranci u postupku. A ne da država odgovara umjesto njih, pa zašto bi država plaćala umjesto suca? Ako ja ne znam, napravim štetu nekakvu, pa neka ja onda ju namirim, pa neće ju država umjesto mene namirivati. To zvuči logično, ali ako ste sudac, e onda nije, onda je to drugačije.

Ali pokušavam ukazati na to da sustav koji omogućava da se onaj tko ubije ljude oslobodi krivnje, zato jer kaže da je pao, imao nesvjesticu, da takav sustav nije normalan. Ali, kolege iz HDZ-a će uvjeravati, ne, gospodine Pernar, pa rekao je danas gospodin Bačić, nakon oslobađajuće presude Sanaderu, HDZ-u nakon toga što Robert Ježić nije vratio 5 milijuna eura mita veli, ja vjerujem u pravnu državu. Oni HDZ-ovci vjeruju u pravnu državu, dame i gospodo. A vi koji ste izmasakrirani ovim pravosudnim sustavom, jel vi vjerujete da je ovo pravna država? I još jednu stvar vam hoću reći. Neki ljudi krive pojedinog suca, pa onda viču na tu gospođu Šupe. Ali nije kriva ona. Cijeli sustav je čudan, u najmanju ruku. Cijeli sustav je nelogičan, a u slučaju oslobađajućih presuda Sanaderu, HDZ-u i ovo što sam naveo sa Robertom Ježićem, mislim da su suci tu nanijeli štetu Hrvatskoj. Zašto? Pa zato jer novac nije vraćen u proračun. Suci koji su srušili te presude su nanijeli štetu državi. Šta vam napravi hrvatski sud? Oni kažu imate, ne znam, obrazloženje od 500 stranica i sud kaže, pa čak ni nije sporno da su oni izvukli tih 21 milion kuna, ali možda činjenični opis, par zareza, par točaka, možda je obrazloženje malo sporno. Umjesto da se da na doradu presuda ili umjesto da se preinači samo obrazloženje, da se kaže, gledajte, ovo obrazloženje nije točno, ovo drugo je točno, sud jednostavno oslobađa odnosno ruši cijelu presudu. To vam je hrvatsko pravosuđe. I sve dok suci neće imenom i prezimenom odgovarati, a ne skrivati se iza države za štetu koju načine svojim nezakonitim i nesavjesnim djelovanjem, ja vam garantiram da mi kao društvo nećemo ići naprijed. Nema. Meni je pričao jednom general Glasnović o Nawaho indijancima da su vjerovali da srce ima oblik trokuta i da svaki put kad čovjek napravi nešto krivo, da se to okrene i onda čovjeka kao uštine u srcu, kao da mu savjest radi na takav način. Ali veli meni general Glasnović, ali Ivane, ovi u HDZ-u nemaju te trokute više, njima je to skroz okruglo, više oni šta god rade, veli, njih više ništa ne uznemirava. Njihova savjest je mirna. I oni drže ovdje ruku na srcu, po potrebi i onda još prozivaju mene, gospodine Pernar kao kako vi niste digli se na himnu.

Farsu koja se zove Hrvatski sabor, koji ne predstavlja interese niti hrvatskog naroda, niti hrvatske države. Nažalost. Ja bih volio da predstavlja, ali predstavlja Todorić ne bi bio danas u Londonu, ne bi mogao lažirati bilance Agrokor 12 godina. Kažu iz DORH-a, tako piše u medijima, da je 12 godina lažirao bilance. Pa gospodo iz DORH-a, pa gdje ste vi bili 12 godina? ja da lažiram knjigovodstvo, ja bih išao u zatvor, a on je lažirao 12 godina ono milijarde, boli glava. Nikog to ne zanima. Zašto? I još jedna stvar, što je nevjerojatna. Istraga po svojoj prirodi mora biti tajna, a Plenković je rekao evo DORH-u 5 milijuna kuna da istraži Todorića. Naravno da je pobjegao. Trebao je DORH prvo pritvoriti gospodina Todorića, a onda ići istraživati, a ne ova farsa da gledamo gdje čovjek na daljinu dijeli moralne lekcije itd. Ali to je sve moguće zahvaljujući HDZ-u. Sve je moguće, dame i gospodo. Ne znam što da vam kažem. Ne znam uopće što nadodati jer znam da koji god ja prijedlog dao, znam da će biti odbijen. Prije nego je on raspravljen, on je odbijen. I onda kaže gospodin Reiner, evo gospodine Pernar, vidite da i vama iz opozicije dajemo da pričate, da predstavljate svoje prijedloge. Da, dajete, ali što je ovo? Samo tinta na papiru, ovo nikada neće zaživjeti. I dalje se suce neće moći tužiti za štetu koju naprave nezakonitim radom. Jel to po vama normalno? U Hrvatskoj očito je. Vi suca ne možete tužiti. Ja imam video snimku koja pokazuje da nisam kriv i kažem sucu gle, ja ne prihvaćam ovu presudu jer nisam kriv. Sud jednostavno kaže, gospodine Pernar, ko tebe šljivi. Ko tebe šljivi. Zašto? Zato jer sam ja iznad tebe. Ti nisi nitko i ništa, ja sam netko i nešto. I onda pitaju nas kao gospode iz Živog zida, zašto nećete koalirati s HDZ-om i SDP-om? Pa zašto ne? Pa evo zašto ne. Pa zato jer vidim svojim očima iz prve ruke, znači ne radi se više o tome da mi ljudi kažu i sa strane i kažu, gle, gospodine Pernar sud je korumpiran. Ne, jednostavno iz prve ruke sam doživio da se nevin čovjek može proglasiti krivim iako postoji dokaz video snimka koja ga oslobađa. Ali s druge strane, iako postoji video snima koja recimo nekog gospodina npr. Ivu Sanadera osuđuje, taj čovjek se oslobađa. Kako je to moguće? Zar sam ja veći kriminalac od njega? Ili je možda sudstvo ne funkcionira na takav način da ako ste u HDZ-u, onda ste zaštićeni, a ako kojim slučajem niste u HDZ-u, e onda je sve moguće. Onda se sudi zbog grafita. Evo, meni su digli imunitet. Čekam početak suđenja koje je zapravo farsa. To nije ni 50 kuna. Ali recimo i da je 2000 kuna. Ja sam spreman, OK. Ako sam ja kriv, ja ću štetu namiriti, ali dajte neka oni koji su milijarde štete napravili, nek' i oni namire štetu, ali ovaj sustav ne ide za tim da ti koji su pokrali milijarde, koji su opljačkali narod da vrate ono što su ukrali, ne. Sudovi se bave, čitao sam evo i onaj sud koji je poslao koja je prodavala sir u zatvoru, prodavala je žena sir kraj ceste, išla je u zatvor. A ima ljudi koji su puno gore stvari učinili od prodaje sira uz cestu, pa nikom ništa, pojeo vuk magare. Ne znam što da vam kažem, ali evo gospodine Glavaš, uzet ću vaš primjer kako pravosuđe funkcionira. Pođimo od pretpostavke da vi niste krivi a bili ste 5 godina u zatvoru, 8, kol'ko već. … [[Upadica Glavaš, ne razumije se.]] 5 i 6 mjeseci, 5 godina i 3 mjeseca. Pa kakvo je to pravosuđe koje nevinog čovjeka šalje u zatvor? S druge strane, ako jeste krivi, kakvo je to pravosuđe koje te prvo osudi, ti provedeš vrijeme u zatvoru, a onda kaže čujte ova presuda na osnovu koje ste vi ležali u KP domu Zenica, ona nije više ispravna i sad evo vi idete van. Jel' to normalan pravni sustav? Nije. Ali vidite gospodine Glavaš, svojom podrškom HDZ-u i svojom rukom, vi omogućavate da taj sustav ide dalje, da suci koji ne odgovaraju za štetu koju nanose svojim nezakonitim i nesavjesnim radom, da ne odgovaraju za ono što su napravili. Jednog dana ako vas oslobode, vi ćete moć tužiti državu i vi ćete dobiti nazad taj novac. Kaže gospodin Glavaš, i državni odvjetnici trebaju odgovarati, ja se slažem, ne oni, svatko tko svojim radom nezakonitim, nesavjesnim, ja se sjećam kad je gospodin Glavaš ovdje branio tj. govorio uoči skidanja svog imuniteta, kad je govorio, nudili su svjedocima ideš van iz zatvora, samo moraš ispričat priču koju ti kažemo. Trebaš posao, trebaš stan, samo se potpiši. I gdje na sučeljavanju na sudu se zapravo tek je onda postalo očito da oni uopće nisu bili svjedoci događaja koje su opisivali. Hoće li državni odvjetnik, ja ne ulazim u pitanje krivnje, ali činjenica daje barem dio svjedoka bio lažan, dio bio ucijenjen, dio prisiljen itd., hoće li itko za to odgovarati? I gospodine Glavaš, sve dok ćete vi podržavati HDZ, tako će biti i dalje. Nažalost, jer HDZ neće izvesti Hrvatsku na dobar put. Neće. Daj bože da hoće, daj bože, evo daj bože da gospodin Plenković i Kolinda Grabar-Kitarović naprave Hrvatsku najbogatijom zemljom u EU-u. Ili jednu od najbogatijih zemalja svijeta ili čega već, ja prvi najsretniji na svijetu.

Pozivam vas kao saborske zastupnike da bez obzira na svoju stranačku pripadnost omogućite da sudac odgovara za štetu koju nanese stranci u postupku svojim nezakonitim ili nepravilnim radom obnašanja sudačke dužnosti. Sjećam se kad je bilo ono u DORH-u, kaže bio je tu gospodin Cvitan, kaže da, u jednom slučaju smo veli za jedan dan pazite misao, za jedan dan smo zakasnili kao optužnicu urudžbirati. Kakva slučajnost za jedan dan.

Toliko o neodgovornosti, toliko o savjesnosti, dame i gospodo.

Kolega Pernar, evo vi ste u svojoj raspravi spomenuli da je sud bio jako brz u slučaju koji ste vi imali, da ste brzo bili osuđeni, no evo to ne možemo sasvim sigurno reći za veliki broj drugih građana. Naime u Hrvatskoj sudski procesi traju iznimno dugo. Ja sam član Odbora za predstavke i pritužbe i moram reći da već evo u 4. mandatu dobivamo takve predstavke i pritužbe građana da se čovjek to uopće ne može zamisliti. Po 10, 15 godina se ne rješavaju slučajevi, ljudi više nemaju gdje se obratiti i mislim da su građani u Hrvatskoj baš zbog toga dugotrajnog procesa izgubili svaku nadu u sud. Imate situacije mnogo da se evo ljudima se sudi, kriminali nam šeću slobodni po državi, ljudima se sudi, pa onda se dođe pred onu konačnu odluku pa onda se sve vrati opet na početak i to se vrti u krug i ništa

Što je recimo nesavjestan rad suda? To je kad sud donesen presudu ali je ne pošalje par godina. Ima i toga, jednostavno presuda ne dolazi. Nema nikakvog roka u kojem sud nakon završetka rasprave posljednje odnosno završne mora otpraviti presudu. Ne postoji. On ju može donijeti ali ne mora ju poslat. Ali ono što je zanimljivo u slučaju Saucha, jedan put je sud u jednom danu izanalizirao stotine potpisa, tj. vještak neki, ne, DORH-ov a onda isti sud kaže gle, trebat će 3 mjeseca da se ti potpisi analiziraju. Kako je moguće da imamo takve oscilacije, da jednostavno ne postoji uravnoteženi kriterij jednaki za sve?

Ja prva temeljna zadaća ove države da se uredi pravosuđe ili prisluškuje li itko vaše telefone, samo pitam znate li to? Dva puta su mi probali provaliti u stan itd. Ko vlada u ovoj državi? Bivši kadrovi.

Ne možemo lijevat novo vino u stare mješine. Nećemo daleko s ovim kadrom.

Neka kaže onda otvoreno građanima čujte, nema pravne države, nema pravde, nemojte polagati nadu u pravosuđe. Ne, oni kažu ljudima, postoji pravna država, vjerujte u institucije, vjerujte u naše političare koji su stvorili takav sustav, a onda na kraju ljudi dobiju, nekad su dobivali, kaže gospodin Glasnović metak, danas dobivaju ovrhu. Ali ovrha vam je ko metak. Jer za mnoge je to iskustvo deložacije zapravo vodi na kraju često ili do suicida ili do stresa koji izaziva rak i na kraju smrt ovršenika itd.

Kolega Pernar, kada govorimo o sudskom sustavu, ovo što je kolega Habek rekao, dužina trajanja predmeta je jedan od problema, ali po meni, najveći problem je neujednačena sudska praksa. Dakle, po istom zakonu sudovi sude u cijeloj RH. Imali ste slučaj gdje su dva građana napravila sličan, bila na sudu zbog sličnog slučaja. Obojica su vozili u alkoholiziranom stanju, skrivila prometnu nesreću i ubili osobu u prometu. Jedan je dobio osuđujuću presudu, morao je ići u zatvor, ostao je bez vozačke dozvole itd., a drugi je oslobođen zato što je iz dobre familije. I to piše u obrazloženju presude. Po meni je najveći problem upravo to, sustava ujednačavanja sudske prakse.

U teoriji stvarno u zakonu piše da suci sude po zakonu. To piše u Zakonu o sudovima. Ali u praksi, pitanje je da li sude po zakonu. Jer meni nije jasno, ja ne znam za druge ljude kakva su iskustva imali, ali meni nije jasno kako može netko na temelju neistinitog opisa stvari usporkos video snimci reći, vi ste krivi za nešto, a snimka pokazuje da niste krivi. To meni, gospodine Hajduković nije jasno. Kamo sreće da sam ja jedini kojem se to dogodilo. Mi imamo u zemlji stotine tisuća ljudi koje je pravosuđe unakazilo i nitko za to ne odgovara. Da su mediji normalni, da nisu korumpirani, da nisu potkupljeni, da nisu instrumentalizirani, pa mediji bi govorili o tome. Govorili bi, ljudi pobunite se. Onaj francuz je napisao knjigu „Pobunite se“ Ustanite protiv ove nepravde. Ne, oni kažu opasnost je Živi zid, glasajte vi radije za HDZ.

Smatram da DORH i državni odvjetnici trebaju snositi odgovornost za takove slučajeve kada se nanese šteta određenim osobama protiv kojih se postupak vodi, koji u konačnici padnu, u prvom naletu prođu, kasnije padnu i učini se znatna financijska šteta RH. Za to treba snositi odgovornost onaj tko je pokrenuo kazneni postupak protiv nekoga, a da nije utemeljen na čvrstim dokazima.

Gledao sam ga više puta kad su vam skidali imunitet. Vi ste tamo opisivali kao u trenutku kada je Ivo Sanader rekao od danas Glavaš više ne postoji i to je bio naslov u Jutarnjem listu, oni valjda služe ne znam, kao glasilo ili bilten vladajuće stranke i veli idući dan je zapravo počelo pakiranje itd. I postavlja se tu pitanje ne samo korumpiranosti samog pravosuđe, nego i njegove političke instrumentalizacije, odnosno selektivnog pristupanja procesima i na kraju, ono što država radi, da ljude uhite pa puste, kao ono kak su opisivali da je to sportski ribolov. Čemu to? Ako ih mislite u početku osloboditi, ako ih ne mislite osuditi, pa nemojte onda paradu i cirkus raditi pred kamerama. Otvaram raspravu. Izvolite kolega Aleksić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Pernar, moram reći da je vaš prijedlog paušalan. Dakle, vi niste uopće razmotrili kompletnu regulativu koja se tiče sudova nego ste paušalno odlučili kako bi sad trebalo kažnjavati suce. Ja se s tim ne slažem i ja ću za razliku od cijele opozicije koja će vjerojatno govoriti protiv sustava govoriti u korist sustava iz svog osobnog kuta jer ja točno znam iz svog kuta što sudovi rade, kako to rade i zašto je to dobro za hrvatske građane. Naravno tamo vlast će govoriti i zbog zadatka za sudove, ja neću zbog zadatka nego zbog argumenata i činjenica kojima raspolažem. I zato ću ja u svojoj pojedinačnoj raspravi biti advokat u korist sudova.

Idemo na raspravu. Izvolite. Hvala lijepa.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 Evo ja ću vrlo kratko i sažeto o ovom prijedlogu Živog zida. Kolega Pernar je imao ekspoze od skoro 30 minuta govorivši o svojim dojmovima i razlozima predlaganja ovakve izmjene zakona. moram ga podsjetiti da u našoj državi postoji trodioba vlasti [[Upadica Reiner: Ne možete ga podsjetiti jer je napustio dvoranu, ali samo izvolite.]] da vidim potpredsjedniče, ali može negdje gleda. Predloženo rješenje negativno bi se odrazilo također i na samostalnost i neovisnost sudaca u radu, a takovo njihovo pravo je Ustavom zajamčeno. Ustavom je također propisano da se presude izriču javno u ime RH što znači da suci ne donose odluke u svoje osobno ime već u ime države. Odgovornost RH za nezakonit rad njenih tijela proizlazi iz njenog položaja kao jamca pravne sigurnosti i vladavine prava, a regulirana je i nizom posebnih zakona. Građani mogu u propisanom postupku tražiti naknadu štete ako smatraju da su oštećeni od strane sudaca ili drugih predstavnika države, a država je ta koja se dalje može u regresnom postupku naplatiti odnosno namiriti u takvim slučajevima. Dakle govoriti o problemima u pravosuđu na ovako paušalan način i predlagati izmjene zakona na ovako paušalan način je vrlo štetno i mogu jedino zaključiti da takovo predlaganje izmjena zakona može proizaći ili iz nepoznavanja cijelog normativnog okvira, cijelog pravnog sustava ili iz jedne političke agende koja počiva na rušilaštvu svega institucionalnog i nepoštivanju vrijednosnog sustava na kojem počivaju sva temeljna prava, a jedno i od najvažnijih ustavnih prava to je vladavina prava. Evo kolega Pernar kao predlagatelj nije došao niti na Odbor za zakonodavstvo niti na Odbor za pravosuđe predstaviti svoj prijedlog, mogu zaključiti jedino da mu odbori nisu bili toliko atraktivni jel valjda nisu medijski praćeni. A isto tako mogu mu reći da je i obaveza svakog od nas biti odgovoran u svom poslu i raditi odgovorno svoj posao, a to pokazujemo i kroz naš rad ne samo ovdje na plenarnoj sjednici nego i kroz naš rad u odborima.

Vrlo kratko.

Naravno da se slažemo da bi trebalo biti bolje, brže i na tome radimo i da niz zakona koje smo donosili idu u tom pravcu i tu trebamo dati svu potporu. Na ovome što se tiče samog merituma i rečenice koja se mijenja da sudac odgovara za štetu osobno, samo par stvari koje je gospodin Pernar iznio ću se osvrnuti. Prvo je rekao da oni ne odgovaraju za štetu što nije točno. Po postojećem stavku 2. članku 105. oni regresno odgovaraju za svu štetu u stranci u postupku koju su napravili odnosno prouzrokovali svojim nezakonitim ili nepravilnim radom u obnašanju sudačke dužnosti. Dakle ovdje govorimo da li je bolje klijentu ili da li mislite da će se prije naplatiti od države ili od pojedinca? Ja mislim da će se ipak prije naplatiti od države. Onda govorimo o tome da dovedemo u red suce koji očigledno ne obavljaju svoju dužnost časnu iako je to utvrđeno kao tako. Naime, to ako bi ovako gledali onda bi lako mogli povući paralelu i sa državnim odvjetništvom, pa reći ako neki državni odvjetnik namjerno podnese prijavu pred sud, a koji onda kao da skine sa sebe odgovornost, neću ja odlučiti jel to dobro ili nije nek to sud odluči, znači pa da sud onda nekim ludim slučajem to prihvati i onda se uspostavi da zapravo to nije bilo utemeljeno. Pa zamislite da oni i osobno još moraju odgovarati za svoj časni posao? Naravno nekako bi onako ljudski gledano da svako odgovara za ono što radi, koliko bi onda to u protu nekom efektu napravilo da ti ljudi žele odraditi taj posao, da hoće raditi taj posao i da ga onda mogu i raditi. Mislim da bi tu samo dobili kontraefekt da ne bi ubrzali sudstvo, da ne bi procesuiralo se puno predmeta i na taj način ne bi došli do onoga što trebamo, a naravno da veću pravnu sigurnost u RH koja će onda potaknuti gospodarstvo i sve ostalo što ima, naravno i osjećaj pravde. Uvijek mi imamo taj osjećaj da se uvijek sve lomi preko leđa malih ljudi i da oni su redovito brzo procesuirani i kažnjeni, a da ovi veliki i razvikani to razvlače ne može se može se itd. To je nešto što smo govorili i na samom izvješću odnosno kod imenovanja državnog odvjetnika na percepciji treba svakako raditi je džabe od 10 slučajeva ako 9 ste dobili i presude i optužnice ako onaj deseti koji je daleko veći, daleko medijski interesantniji niste dobro napravili, onda ovo sve manje-više u percepciji pada u vodu, tako da s te strane možemo razumjeti. Mislim da u ovaj dio bi ušli, zadirali duboko i u trodiobu vlasti i u neovisno sudstvo u smislu da kako je sada napravljeno da postoji odgovornost i samo trebamo napraviti mehanizme da se to provodi, zakon koji je dobar i koji treba postojati. Ne ga mijenjati nego napraviti u … [[Govornik se ne razumije.]] smjeru, da zbilja se utvrđuju nezakonitosti ako i postoje i da onda suci regresno odgovaraju ako se utvrdi i nezakonitost i šteta u zasebnom postupku. To sada postoji.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

Mi kao zastupnici često, zapravo stalno koristimo priliku da za ovom govornicom kritiziramo pravosuđe bez obzira da li se to adresira na DORH ili na sudstvo i vrlo često te kritike nisu bez osnove, one imaju i svoje utemeljenje.

Ja sam osobno kad sam postao zastupnik pratio jedan slučaj koji je bio na sudu općinskom, pa poslije županijskom u Splitu gdje je jedan slučaj, znači gdje je jedan građanin pretučen '98. na pravoslavni Božić, njegova obitelj je dočekala presudu da postane pravomoćna tek nakon 20 godina, dakle, ove godine. Ovaj prijedlog zakona ide za tim da se direktno prozove suce, da im se kaže vi ste najodgovorniji, vi morate platiti za svoje greške. Ovaj postulat kad bi ga usvojili, zvuči vrlo primamljivo međutim ipak ne možemo se ne složiti sa očitovanjem Vlade da treba postojati uređeni sistem odgovornosti. Ne može stranka u postupku koliko god možda nekad bila u pravu procjenjivati je li sudac počinio nešto nezakonito ili nepravilno ili ne. Zato uvijek postoji viši sud, dakle imamo uspostavljenu kontrolu donošenja odluka jer svaka stranka zapravo kad spor izgubi, ona je nezadovoljna i smatra da ju je upravo sudac oštetio svojim postupanjem i da je upravo taj sudac kriv zašto ona nije uspjela u sporu. A svaka presuda koju viši sud ukine zapravo nije u skladu sa zakonom. Ona je nezakonita, sudac je počinio grešku ali zato imamo taj uređeni sustav, imamo Ustavom zajamčeno pravo žalbe. Tako je uređeno i u državnoj službi. Svako rješenje koje se ukine, poništi zapravo nije u skladu sa zakonom, hoće li sad svaki službenik odgovarati. Mislim osobno da bi ovakvim prijedlogom zapravo izazvali kontraefekt, izazvali bi situaciju da bi sudovi odnosno suci počeli izbjegavati teške predmete, da bi ih odmicali od sebe, da ih ne bi rješavali, da bi rješavali samo laganije predmete koji nisu složeni ili situaciju da viši sudovi štite niže sudove, da ne posežu za pravnim alatima koji im sad stoje na raspolaganju. Teško je izgraditi stabilno sudstvo u koje bi građani imali povjerenje. Za to treba imati vremena, dakle za to je potreban duži vremenski period, za to je potrebno ulaganje države u materijalne pretpostavke, u obrazovanje, u usavršavanje sudaca, u bolje zakonodavstvo, zaokruživanje sudstva na jednu djelotvornu cjelinu koja će na odgovarajući način moći apsorbirati veliki priljev predmeta. Netko je bio spomenuo, mislim da je to bio kolega Glasnović da zapravo imamo jako puno bivših kadrova pa da je to iz bivšeg sistema pa da je to nekako uzrok lošeg stanja u pravosuđu, ja se s njim tu ne slažem, moje osobno mišljenje je tko god se slagao ili ne slagao s tom činjenicom, da je zapravo jedan od uzroka i razloga, čistka koja je napravljena u pravosudnim kadrovima 90-ih jer kad je donesen božićni Ustav tad je uspostavljen novi sustav, novi mehanizam imenovanja sudaca, uspostavljeno je odnosno predviđeno je i propisano je posebno tijelo, to je Državno sudbeno vijeće koje bi imenovalo suce, suci su postali trajmo zvanje, trajno obnašanje dužnosti i nastao je zapravo jedan pravni limbo gdje su suci koji su imenovani u bivšem sustavu, njima je isticao mandat, a DSV primjerice koje je predviđeno po Ustavu koje je trebalo imenovati suce jer formirano te '94., dakle nastao je jedna pravna praznina u kojoj su suci ostali na brisanom prostoru, istjecao im je mandat jer su imenovani u bivšem sustavu a novi sustav zapravo nije bio uspostavljen. I onda smo imali vrlo različitu praksu. Imali smo suce kojima je isticao mandat, neki suci su dobili rješenje da im prestaje mandat, da prestaju biti suci, da više ne mogu obnašati svoju dužnost, nekim sucima jednostavno je rečeno usmeno, više niste suci, pakirajte svoje stvari, ne može više raditi taj posao a neki su jednostavno nastali obnašati dužnost sudaca kao da se ništa nije dogodilo. Prema nepotpunim podacima s kojima raspolažem, samo je '90. i '91. doneseno nekih 200 rješenja o razrješenju sudaca, to dakle su nepotpuni podaci, ta rješenja sva nisu objavljena u Narodnim novinama.

Plaće sudaca u tim godina su bile sramotno niske, sramotno male i sad kad pogledamo, znači, niske plaće, složen i netransparentan izbor sudaca koji je rezultirao da je 35% mjesta sudačkih bilo nepopunjeno plus velik broj predmeta koji je samo stizao i dolazio su stvorili jednu masu predmeta i problema koje do danas nismo na adekvatan način uspjeli riješiti. Dakle, politika je tu napravila jednu situaciju da se pravosuđe nađe u vakuumu i tada su se često rješenja zapravo donosila ne po stručnim kriterijima, nego po političkom i etničkom nekom kriteriju. Velik broj sudaca tadašnjih je reagirao na način zapravo da je promijenio profesiju jer su jednostavno ljudi diskvalificirani. Od tada mi pokušavamo pravosuđe podići na svoje noge i to ide jako teško jer smo dakle, tu priliku koju smo imali '90-ih, uspostava novog sustava da to napravimo propustili, zapravo smo unazadili. Druga prilika je bila proces pristupanja EU gdje smo imali politiku uvjetovanja EU da jačamo sustav pravosuđa i njegovu neovisnost. Tada smo napravili određeni iskorak, ne možemo reći da nismo. Iskoraci su napravljeni. Jesu li bili ti iskoraci dovoljni, to je sad predmet naše rasprave i svakodnevne ocjene i javnosti i nas kao saborskih zastupnika da u svakoj raspravi kada raspravljamo o pravosuđu, kažemo je li to stanje u redu ili nije u redu. Nekad nam se čini da taj iskorak je nedovoljan. Kolega Aleksić će možda govoriti o pozitivnim primjerima, neki drugi kao naš predlagatelj Pernar će govoriti o negativnim primjerima. Hvala lijepa. Idemo na pojedinačnu raspravu. Javio se poštovani zastupnik Goran Aleksić. Ja sam rekao da ću ja danas biti advokat koji će govoriti u korist sudova, imam za to razloge. Sa sudovima posredno i neposredno sam u kontaktu zadnjih 7 godina. Dakle, nije to prijedlog Kluba Živog zida i SNAGA-e, to je prijedlog kolege Pernara. Čak i da je prijedlog kluba, ja bih ga možda podržao čisto radi rasprave, makar se s njim ne slažem. Da se neke stvari rasprave i da raščistimo s nekim stvarima. Prijedlog da se suci kažnjavaju na ovakav način kao što predloženo nacrtom tog Zakona, Prijedlogom zakona, je paušalan. On nije prije toga analiziran i usklađen s drugim zakonima, s Ustavom, dakle, on je suprotan i nekim zakonima, a i Ustavu. Ali ono što bih ja htio govoriti jest pozitivna sudska praksa i zašto su sudovi ustvari potrebni kao kruh i voda svima nama i zašto oni ipak na kraju-krajeva rade dobar posao. Kao što znate, ja sam iz udruge Franak, sada sam u stranici SNAGA i zadnjih 7 godina, rekao sam, posredno i neposredno bavim se sudovima, sudjelujem u sudskim procesima i sam sam pokrenuo neke privatne sudske procese i imam iskustva iz prve ruke. Pa ću spomenuti i neke sudove, ali i neke suce i to u pozitivnom kontekstu. 2012. godine udruga Franak je preko udruge Potrošač podigla prvu i zasad jedinu kolektivnu tužbu protiv 8 banaka. U to vrijeme većina ljudi je se nama smijala, što mi to hoćemo, što mi to želimo, kako ćemo mi s tim bankama, pa nemamo šanse. Međutim, tužba je bila vrlo utemeljeno i sudac Radovan Dobronić, kojeg moram ovdje spomenuti, na I stupnju na Trgovačkom sudu donio je presudu u korist dužnika. On je presudio da su banke ugovarale nepoštene kamatne stope koje se mijenjaju odlukama banke i da su banke ugovarale nepoštenu valutnu klauzulu švicarski franak. Prije svega je nepoštena zbog toga jer banke nisu upozorile dužnike na rizike koje za njih proizlaze iz ugovaranja takve valutne klauzule. Dapače, banke su jednom potrošačkom navikom konzuma, navikom raznih trgovačkih društva koja prodaju svoje proizvode navlačile u stvari, dužnike da takve kredite ugovaraju jer su oni tada imali nižu kamatnu stopu i sudac Radovan Dobronić je na nekih 80-ak stranica to obrazložio vrlo detaljno ili čak 180, sad više se i ne sjećam koliko je bilo, vrlo detaljno, vrlo jasno, vrlo razložno zašto su takvi krediti u stvari nepošteni i zbog čega bi banke trebale obeštetiti potrošače. Nažalost, kasnije Visoki trgovački sud nije potvrdio u potpunosti tu presudu, nego je potvrdio polovično. Dakle, on je potvrdio da su banke uistinu ugovarale nepoštenu kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke, ali je smatrao da je valutna klauzula CHF ugovorena na pošten način, ali prije svega zbog toga jer Visoki trgovački nije htio utvrđivati nepoštenost takve ugovorne odredbe smatrajući jednim konzervativnim pristupom na temelju zakona o obveznim odnosima da je to dopušteno i nema se tu što više razgovarati. Vrhovni sud je potvrdio presudu visokog trgovačkog suda, uslijedila je ustavna tužba i srećom, imamo Ustavni sud koji nije sudsko tijelo, ali koji je utvrdio da je Vrhovni sud pogriješio jer nije htio utvrđivati nepoštenost valutne klauzule, nego je konzervativno pristupio problemu i samo na temelju toga što je to dopušteno utvrdio da je to i pošteno. Nakon toga je sud EU donio svoju presudu C186/16 i Vrhovni sud je promijenio svoj stav. I što ja sad mogu reći, nego da je Vrhovni sud dobro postupio. Vrhovni sud je vratio postupak na Visoki trgovački sud. I mi sada čekamo novu presudu Visokog trgovačkog suda, čekamo već pola godine, nadam se da će ta presuda uskoro uslijediti, ali sudska praksa diljem EU, sudska praksa suda EU, je takva da ja jednostavno, očekujem da će Visoki trgovački sud, potvrditi presudu suca Radovana Dobranića, što prvi put nije učinio. Moram pri tom reći i što je rekao predsjednik suda EU, o kreditima s valutnom klauzulom CHF, on je vrlo jasno i glasno u intervjuu jednom slovenskom dnevniku rekao, dakle, Choen Lenarz, predsjednik suda EU je rekao da potrošači nisu dužni plaćati nerazmjeran trošak kredita, koji proizlazi iz povećanog tečaja valutne klauzule i da u tom slučaju, banke, moraju vratiti razliku potrošačima. Dakle, predsjednik suda EU, je nedvojbeno rekao, da bi krediti sa valutnom klauzulom CHF trebali biti nepošteni i da bi u takvom slučaju banke morale vratiti razliku tečaja potrošačima i sada čekamo presudu suda Visokog trgovačkog suda. Morati ćemo ju prihvatiti kakva god bila. Ako ona bude negativna, sljedeće, nova revizija na Vrhovnom sudu. Međutim, što se još događa na sudovima? Događa se to da je pravomoćni dio presude onaj koji govori o nepoštenosti kamatne stope. Pa tako u ovom trenutku, ja osobno posjedujem 2 stotine i 50 prvostupanjskih presuda kojima se presuđuje da se dužnicima moraju vratiti preplaćene kamate i pripadajuće zatezne kamate. Dakle, tih nekih 200 sudaca, neću ih spominjati poimenice, jer ih i ne znam poimenice, ali tih nekih 200 sudaca, je već zauzelo stav, da se dužnicima mora vratiti preplaćena kamata i pripadajuća zatezna kamata. Isto tako posjedujem 10 pravomoćnih presuda, kojima je utvrđeno da se mora vratiti preplaćena kamata i pripadajuća zatezna kamata. U ovom trenutku postoji dvojba oko zastare potraživanja, koja se utvrđuje na Vrhovnome sudu. Moram reći, da sam zahvalan isto tako Vrhovnome sudu i predsjedniku Vrhovnog suda Đuri Sesi zbog toga što je izašao u susret Udruzi Franak, koja je prošlog tjedna organizirala konferenciju o sudskoj praksi, pa je zahvaljujući tome, što je predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sesa izašao u susret Udruzi Franak, predsjednik građanskog odjela Vrhovnog suda, Damir Kontrec, sudjelovao na toj konferenciji. I on je na toj konferenciji dao do znanja, da će Vrhovni sud, uskoro odlučiti o dvojbama, koje se tiču zastare potraživanja na temelju kolektivnog sudskog procesa. On nije rekao kako će to odlučiti Vrhovni sud, ali je rekao, da će vrlo brzo Vrhovni sud o tome odlučiti, dapače, rekao je u roku od nekoliko tjedana, najdulje mjesec dana. Dakle, vrhovni sud je shvatio koliki je značaj procesa, da je to važna za društvo i zbog toga će odluka vrlo brzo biti donesena.

I ja poručujem dužnicima, da će pravda stići i poručujem dužnicima s ovoga mjesta, da ne čekaju službama za preplaćene kamate, jer presuda u konkretnom slučaju je pravomoćna, osim za Sperbank, dakle, za svih ostalih 7 banaka presuda je pravomoćna i nema razloga za čekanje. Ljudi koji su proveli konverziju CHF kredita, oni moraju čekati presudu Visokog trgovačkog suda, ali svi ostali, sigurno će dobiti presudu u svoju korist. I moram spomenuti jednu, jako značajnu presudu za pravnu osobu. Tako je splitski Županijski sud, splitski Visoki, ustvari Visoki trgovački sud, potvrdio je presudu splitskoga Trgovačkog suda, kojom je presuđeno da pravna osoba Vrana d.o.o. dobiva preplaćene kamate u iznosu od 603000 kn. To je još jedna pozitivna presuda koja govori u korist hrvatskih građana ovaj put, u korist pravne osobe. Time zaključujem raspravu, glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. A sada ćemo pozdraviti, najprije učenike Osnovne škole Jure Dalmatinca iz Paga, koji nas gledaju odozgo … [[Pljesak.]] i prelazimo na iznošenje stajališta u ime kluba.